Já myslím, že se v tom orientujeme. Není to zase tak složitá procedura ani to není tak složité. Souhlasíme spolu. Nyní tedy přistoupíme k orientačnímu hlasování o protinávrhu, který zazněl, to znamená o 30 dní.

Ne, pan předseda Benda namítá. Já se moc omlouvám, paní předsedkyně.

Nyní tedy začínáme hlasování, které bude o 30 dnů. Je to orientační hlasování, tak jak zaznělo.

Takže kdo je pro 30 dnů, nechť vyjádří podporu v hlasování číslo 3.

To znamená, že v tomto orientačním hlasování máme jasno o tom, že v usnesení, které teď poprosím, aby pan zpravodaj načetl už kompletní, budeme mít tento časový údaj.